A celá Evropa nám ten systém závidí.

Děkuji. Nyní budou následovat faktické poznámky. Zatím jsou tři. Nejprve pan poslanec Marek Výborný, připraví se pan poslanec Jan Čižinský. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Pane kolego, je to tak, že ústav nikdy není a nebude rodinou. Sebelépe pečující pracovnice, zdravotní sestra nikdy nebude tou láskyplnou náručí té maminky. Prostě toto nikdo nemůže změnit.

Hovořil jsem o tom s lidmi, kteří se dlouhodobě věnují tady opakovaně zmiňovanému Pardubickému kraji, kde transformace právě těchto ústavů proběhla, řekl bych, vzorově pro ostatní kraje.

Z té vaší řeči toto úplně vypadává. Tady nejde o to zachování nezachování ústavů. Tady jde o to, abychom zajistili co nejlepší péči pro to dítě samotné, které se nezaviněně dostalo do nějaké svízelné situace. Prosím pěkně, toto mějme na paměti. Děkuji.

To by se v ústavu nestalo.

Děkuji.

Prosím, máte slovo.

Jak to budete řešit v těch vašich návrzích, které máte? Tam to není řešeno.

To jsem ale nechtěl říkat, ale vyzval jste mě vůči argumentu.

Statistiku, dejme si statistiku dohromady. A tady se jasně ukážou ta čísla. Prostě ten problém tady je, že jestli zruší kojenecké ústavy, tak tady bude problém, protože bude nedostatek pěstounů a budou přesvědčováni hlavně ekonomicky, aby si vzali více dětí. A skončí to tak, že místo ideální..., aby to bylo jedno dítě třeba v rodině, tak to bude pět šest dětí, když už ani ne snad příbuzných. A ekonomicky se to bude pouze motivovat. A bude se přidávat, aby se mohly vychovávat. A vzniknou tyto všechny problémy, a toto také není vyřešeno. Dá se tomu dva roky, tři roky čas. No není. Kolik jsme tady přijímali zákonů, které se za dva, za tři roky otočily? Budeme pokračovat ve faktických poznámkách.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Teď jsem si to potvrzoval. Takže tímto bych dál neargumentoval. Děkuji za pozornost. Poslanec Jan Čižinský s faktickou poznámkou, poté pan předseda Vlastimil Válek.

Děkuji. Pan předseda Válek s faktickou poznámkou. Já na ekonomické motivaci nevidím nic negativního.

A já jsem si stoprocentně jist, protože všechny ty děti vystudovaly učiliště, mají maturity, střední školy, někteří studovali na vysoké, chodili na lidovou školu, že takovou výchovu a takovou péči, kterou jim poskytl, tak to řada dětí v normálních rodinách ani nemá.

Tak to prosím není, tak to prosím neříkejme. Děkuji. To byla poslední přihláška do rozpravy. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Nehlásí, tedy rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova? Má pan ministr.